Je to první a jediný pozměňovací návrh, který snižuje příspěvek na péči pro ty nejtěžší případy.

Pak by byl asi návrh paní poslankyně Richterové. A návrh paní poslankyně Pekarové Adamové je vlastně jediný, který přináší systémovou změnu.

A to je vlastně všechno.

Nicméně je návrh na změnu procedury. Když neprojde, podpoříme změnu procedury, kterou navrhl pan poslanec Sklenák, že to sice nebude stoprocentně logické, ale bude to dejme tomu z devadesáti procent logické, že ty ostatní už budou seřazeny podle velikosti zvýšení příspěvku. Po skončení rozpravy 25 minut? Mám zde dvě faktické poznámky.

Dobré dopoledne ještě jednou. Jenom bych fakticky reagoval vaším prostřednictvím na váženého kolegu Zbyňka Stanjuru. Takže já uznám svůj omyl. Skutečně jsem ve svém vystoupení označoval pozměňovací návrh kolegy Sklenáka jako nejlepší. Pak jsem také řekl, že je ten, který podle mého názoru má největší šanci na to, aby prošel. Nicméně dám za pravdu kolegovi Stanjurovi, že skutečně, pokud bychom se bavili o tom, co by přineslo největší profit těm osobám, které mají nejtěžší zdravotní postižení, tedy příjemcům příspěvku na péči ve třetím a čtvrtém stupni, tak je nejlepším návrhem návrh kolegy Stanjury, a to i z toho důvodu, že řeší situaci klientů pobytových služeb.

Děkuji i za dodržení času. Další faktická poznámka pan poslanec Zaorálek, poté pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo. Děkuju. Dobré ráno, dámy a pánové.

Tak to mě zaujalo, protože jsem do té doby netušil, že tady je někdo, kdo bere ty věci tak vážně. A jenom jsem se podíval, jak to vlastně je.

Děkuji. Ale není to nic závažného. Faktická poznámka pan poslanec Válek. Poté chce reagovat pan předseda Stanjura. Děkuju, pane předsedající.

A bavíme se o tom, jak zabránit podobným diskusím v budoucnosti. Pojďme se o tom bavit seriózně a racionálně. A to vystoupení prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Stanjury z tohoto pohledu bylo nesmírně významné, pro mě zásadní, protože se bavíme o tom, co je optimální z vyššího principu mravního, a to je bezesporu to, co řekl prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Stanjura. Já tady toto velmi podporuji.

Ta odpověď je jednoduchá. Ale tím, že jste se nevěnoval oblasti sociálních služeb a sociální politiky, tak v té době taky běžely velké evropské projekty, které přinášely těm poskytovatelům i na tu péči výrazné peníze, to zaprvé. Zadruhé, podívejte se, jaká byla průměrná mzda, a porovnejte to.